Já děkuji. Eviduji. Mám zde ještě dvě faktické poznámky pana poslance Kučery a pana poslance Grospiče. Prosím pana poslance Kučeru. Máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já nevím, kde se vzalo to přesvědčení, že když bude mít obchod v neděli či o státní svátek zavřeno, že zaměstnanci nebudou pracovat. V Pondělí velikonoční máme zavřeno, to znamená prodavačky nebudou sedět za kasou, ale proč by nemohly zakládat zboží, proč by nemohly dělat inventury, proč by nemohly připravovat na nějakou novou prodejní akci?